Molim zastupnice i zastupnike da zauzmu svoja mjesta. Hvala lijepo. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Sljedeći je kolega Ivan Pernar. Izvolite kolega Pernar. Uvaženi kolegice i kolege, godinama sam upozoravao naše društvo odnosno naš narod, naše građane da je pred nama uspostava jednog novog svjetskog poretka u kojem stvari koje smo do jučer smatrali nezamislivima, postaje naša stvarnost i, s druge strane, da prava i slobode koje smo do jučer imamo, više nećemo uživati. Svo to vrijeme ljudi su nam se smijali, nazivali su me teoretičarem zavjere, klaunom, luđakom, davali su mi svakakve epitete. Međutim, ono što se danas događa u Hrvatskoj, pokazalo je da moje upozorenja nisu bila tek puka filozofiranja ili nekakvi tračevi ili nekakve teorije zavjere, već su moja predviđanja bila istinita. Ono što država trenutno je napravila je višestruko opasno. Država je ograničila slobodu kretanja građanima, koja je Ustavom zajamčena. Danas, ako idete iz grada u grad, nalazite se u situaciji kao na područjima pod izraelskom okupacijom gdje morate imati propusnice da bi išli iz jednog grada u drugi grad. Također, zabranjen je rad ljudima, zabranjena je ispovijedanje vjere, organizirane, znači vi ne možete danas više otići u crkvu, u džamiju, gdje god. Također, vidimo da ne postoje uopće javne rasprave, da svi mediji pušu u isti rog, da zapravo nema nikakve, nema disonantnih tonova, svi mediji pušu, slikovito rečeno u istu frulu. I baš zato sam bio jedini zastupnik u HS-u koji je glasao protiv, de facto uvođenog izvanrednog stanja koji je dao ministru Berošu zapravo faraonske ovlasti gdje on može sve. On, ako sutra kaže, ne možete otići na sprovod ili ne vozi više javni prijevoz ili ne možete ići iz grada u grad, morate zatvoriti ovo ili ono, on sad ima sve te moguće ovlasti u svojim rukama. Ono što danas dobivamo nije nikakvo iznenađenje, barem ne za mene jer sam ja znao da je to ono što dolazi. Naime, još je Edward Snowden upozorio da Vlada provodi masivan program prisluškivanja građana i da se zapravo razvija tehnologija za praćenje kretanja, da skupljaju podatke o svima nama, itd., odnosno da se radi o špijunaži bez sudskog naloga i to je upravo ono što se danas događa. Znači Vlada kaže, pratit ćemo sve stanovnike Hrvatske po znači signalu sa naših mobitela i po tome ćemo znati gdje se tko nalazi. Oni tvrde da je ova mjera zamišljena zbog ljudi koji su u izolaciji, odnosno koji bi trebali biti u izolaciji, međutim, u zakonu ne kaže, može se bez sudskog naloga pratiti one građane kojima je određena mjera samoizolacije ili karantene, ne, ne, ne. Ovdje se govori o tome da se mogu pratiti apsolutno svi građani. Mene osobno Vlada ne može uvjeriti da podržim ovakav prijedlog, naprotiv, ja ga s prezirom odbacujem, kao i sve druge prijedloge koje su oni davali, a koji su išli u tom smjeru. Zato jer ovi prijedlozi se ne bave uopće uzrokom problema kojeg mi imamo. Praćenje ljudi putem mobitela je mjera čiji je cilj zapravo uspostava društva totalne kontrole, uspostava društva gdje više nema privatnosti, uspostava društva gdje ste vi krivi dok ne dokažete da niste krivi i zapravo i ta presumpcija nevinosti pada u vodu. Ono što je rješenje za ovu krizu jest da država konačno krene sa dijalogom sa građanima, da ministar Beroš pristane na dijalog, razgovor, a ne da donosi mjere koje izazivaju paniku jer ako on jedan dan kaže bez ikakve prethodne rasprave, od sutra ovo, od sutra ovo, od danas ovo, od danas ono, ljude se drži u stanju straha i trajne panike i baš zato zbog tih mjera i medijskog izvještavanja je i došlo do te panične navale na trgovine gdje su ljudi se trgali u redu da uzmi wc papir ili da smrzavaju meso ili što već. Također, moram reći da, ono to je Vlada trebala napraviti, a propustila je učiniti jest da ove sve mjere koje su oni donosili, epidemiološki, nisu pratile ekonomski

5 minuta. Tako je dogovoreno na sastanku klubova ujutro, trajanje stajališta 5 minuta, ime zastupnika 10, pojedinačna rasprava 5 minuta, cijeli dan tako traje, kolega Pernar. Dakle, slijedom svega što smo ovdje jutros čuli, prvo što moram reći zbog cijele javnosti, SDP sve mjere koje je podržao do sada, nije ih podržao iz ovih i onih razloga. Podržao ih je u prvom redu zbog toga što vodi računa o interesima građana, ali isto tako, vodimo računa i o interesima cijelog državnog sustava jer to je neophodno u ovom momentu. Dakle, moj kolega Peđa Grbin je prije nekih 7 dana ustvrdio da bi se trebao aktivirati čl. 17. Ustava. U to vrijeme i nešto prije toga je SDP zahtijevao isto tako, rigoroznije mjere, zahtijevali smo isto tako, više testova, sad vidimo, nažalost, neke rezultate na Murteru, u Osijeku … [[Govornik se ne razumije]] Što se tiče ovoga zakona, dakle ovaj zakon je jednim dijelom opasan, opasan je prijedlog zakona jer zadire u nešto u što zakoni baš i ne bi trebali ulaziti na ovaj način. Dakle, dozvoljeno je to i smije se, ali u skladu sa Ustavom. Što znači da bi i zakon trebalo izglasati sa dvotrećinskom većinom i to ne govori Franko Vidović, to vam govore i ustavni stručnjaci i osim toga da bi taj zakon trebalo strogo selektivno usko primijeniti i u tom smislu je išao amandman SDP-a. Dakle, da ograničimo u prvom redu opseg tih mjera na ljude koji jesu doista u izolaciji ako ga već moramo primijenit, da ograničimo vremenski rok tog zakona isto tako odnosno vremenski rok primjene tih mjera da budemo precizni.

Tražimo u amandmanima također da osoba prema kojoj se primjenjuje ova mjera bude obaviještena ili pisanom porukom ili na neki drugi odgovarajući To su ljudi koji nisu napravili nikakvo djelo, a još manje nedjelo, koji su svojom krivicom, koji nisu svojom krivicom oboljeli ili se sumnja da su oboljeli. Prema tome, sasvim je logično da smo tražili da ti ljudi budu upozoreni da će se i prema njima primjenjivat mjere. I na samom kraju tražili smo isto tako i kontrolu te mjere kroz Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Mislim da je vrlo, vrlo jasno i nakon izlaganja kolega iz HDZ-a da je vrlo jasno zbog čega smo to tražili jer kolege iz HDZ-a tu su u više navrata govorile o tome da nitko nikog neće prisluškivat, da neće ovo, da neće, al ja ne vidim u čemu bi bio problem da napravimo ako već radimo takvu izmjenu zakonu da je napravimo [[Upadica: Minuta]] da ona doista bude efikasna, da bude efikasna i da bude usmjerena točno prema onima na koje na žalost u ovom momentu mora bit usmjerena. Jasno da tu ostaje uvijek problem i to me niko ne može uvjeriti da to nije problem, što ako osoba ostavi mobitel i ode van. Dakle, taj zakon prije 7 dana, razumijem i situaciju u kojoj je donošen prijedlog zakona, mi ovdje imamo odgovornost prema cijelom narodu, Vlada također, predsjednik republike također, pod pritiskom smo svi, pod presingom i taj zakon je ovaj odnosno ovaj prijedlog zakona je izbačen tako kako je izbačen.

Kolega Vidović, kazali ste da je ovaj zakon opasan zato što krši neka temeljna prava naših građana. Mogli bi se i donekle složit oko toga. Međutim, recite mi jesu li opasni oni ljudi koji krše izolaciju i siju viruse na sve strane i na taj način ugrožavaju zdravlje i živote naših sugrađana?

Što se tiče ljudi koji su zaražena krše izolaciju, slažem se sa vama, da oni jesu opasni, ali mislim da pravna država i mi kao društvo imamo dovoljno mjera na raspolaganju uključujući i policiju, pa da možemo riješiti tu situaciju. Dakle, ovo što vam mi predlažemo nije da ne idemo mi na kontrolu, okej jel ako vladajući misle, a trebamo ić na kontrolu, idemo, dvotrećinska većina prihvatite amandman i idemo na kontrolu. Ali ovako kako je sad predloženo, ovo nema nikakvog smisla, nije efikasno. Poštovani kolega Vidović, ma gledajte, ti ljudi koji su u izolaciji su se i do sada pratili i bez ovog zakona i stoji tvrdnja da nadležne službe možda danas rade bolje povučene iskustvima, ali u datom trenutku na početku nisu dovoljno dobro radile, a oni se prate inače kako bi znali koliko je ljudi prekršilo određenu mjeru izolacije ili je to podatak iz rukava. Mislim da nije. Oni su dovoljno izrevoltirani jer imamo 550 općina i gradova i gdje oni ne mogu mrdnut, oni se osjećaju zatvoreno iako i to isto nije normalno da je zabrana kretanja u okviru svoje općine ili svog grada. To jednostavno, vi ne znate, mi u Puli ne možemo doć do, do, do Pješčane Uvale, a to je dio koji je naslonjen na grad jer je to općina Medulin. Dakle, baš o tome i govorim i to jest bit, tu se radi o uskom području ljudskih prava koje je posebno štićeno i Ustavom RH. Opet kažem, Ustav nisam pisao ja, pisali su ga neki drugi ljudi, naše je da se držimo Ustava i zakona. zbog toga je, na kraju krajeva SDP i tražio primjenu čl. 17. jer želimo da cijeli ovaj postupak ne dobije obrise kaosa. Nego da se postupamo sukladno Ustavu, sukladno zakonima RH. Te sve je već predviđeno u našim zakonima, tu i tamo nešto treba popuniti. Na ovaj način stanje, ni izvanredno ni redovno ni ovakvo ni onakvo koje nam sad Vlada prezentira, ne vodi nas to nigdje i ja se nadam zaista da će oni promijeniti smjer i da će se odlučiti na aktiviranje čl. 17. Prije kolege Bulja, molim malu intervenciju. Sljedeći je kolega Bulj i onda još imamo kolegu Bauka i kolegu Marasa po ovoj točci dnevnog reda. Izvolite kolega Bulj.

Evo, što kazati kad govorimo o ljudskim pravima i slobodama i kad govorimo o krizi u ovome slučaju oko koronavirusa koji ugrožava zdravlje naših ljudi i zaista imamo ljude koji se neodgovorno ponašaju, stoga i ovom prigodom trebamo poslati poruke da svi koji su u samoizolaciji i izolaciji da se pridržavaju tih mjera, međutim, neodgovornost ljudi dovodi do situacije kako je dovodi, da se može raširiti epidemija i da možemo imati katastrofalne učinke po ljudsko zdravlje, na kraju vidimo da može biti i smrtnih posljedica. Ta dva sukoba trebamo razgraničiti. Država može imati instrumente, međutim, ljudska prava i slobode nekome predati, predati to ministru Božinoviću u njegove ruke i da bude nad nama dio, kao, ne znam, neko nevidljivo oko ili kao Big Brother u neograničenom nekakvom spektru, nedefiniranom spektru ovlasti, oduzimanja i smanjenja prava i sloboda. Kad god je neka kriza tj. kad se, da bi se riješila kriza sa koronavirusom, donijeta su određena ograničenja koja već postoje i koje je Nacionalni stožer civilne zaštite i sada i donosi određene odluke, koje mu je Sabor i dodijelio nedavno na sjednici. Oporba je, evo, Klub Mosta je prihvatio sve prijedloge koje je dala Vlada, 63 mjere. Doduše, bili smo suzdržani u ovome jednome dijelu oko predaje tolikih ovlasti jer nije se znalo koliko vrijeme traje, ovaj civilni stožer, nije bilo ograničenja. Tj., znam, a za slobodu, za slobodu i ljudska prava se bori stoljećima. I sad u ovoj krizi ne smijemo stvarati toliku paniku na taj način da imamo Big Brothera, da imamo čovjeka koji će bdjeti u ovome sukobu, znači rekao je da je ovo sukob znači tih ljudi koji se neodgovorno ponašaju i ovoga zakona gdje se žele primijeniti određene mjere, tj. oduzimanje prava i sloboda prateći mobitel, što je po meni apsolutno suludo. Najprije tehnički suludo. Danas možete nabaviti mobitel i drugi broj imate, a taj broj mobitela ostaviti gdje god želite. U više sam navrata to danas rekao i druge kolege. Drugo, oduzimanje sloboda dugoročno bez nekakvog ograničenja i načina na koji će se to provoditi nego kroz propise koje će dobiti policija i ministar Božinović, koji ima iskustva, on je bio zadnji, zadnji, ja mislim šef Općenarodne obrane grada Zagreba u ono vrijeme kada se oružje predavalo bivšoj vojsci, tako da on ima iskustva na koji način to kontrolirati pa prema tome, ja smatram da ne smijemo dati nikome, bilo radilo o ministru Božinoviću, bilo da se radi o bilo kome. Podržali smo sve što se tiče civilnoga stožera, što se tiče 63 mjere koje je donijela Vlada. Oporba je čak dala amandmane da pomognemo našem gospodarstvu jer se vi, virus će proći, virus nije samo, gospodarski amandmane Vlada nije prihvatila. Mi smo opet bili konstruktivni, podržali smo. Međutim, vi ovdje kao da hoćete da ispod žita u ovoj panici, u ovom trenutku opravdanoj nekakvom strahu, a ne smijemo pozivati toliku paniku. Hoćete da proučite nešto što ukida ljudska prava i slobode, što je Ustavom zajamčeno. Vi to nemate pravo. Nemate pravo kolega Plazonić, nemate, bez obzira, vidim da ste ljudi na ove moje riječi, ja demokratskim jezikom govorim i nije ovo smiješno [[Upadica: Minuta.]] Slobode i ljudska prava su osnova svega. Nije ono jednostavno, evo ja sam rekao primjer u Sinju. Čovjek koji je bio u Stožeru, civilnom stožeru grada Sinja je zaražen i sad su svi isključeni i nije lako se razgovarati, mislim svi su u izolaciji i tu treba tražiti rješenje, zajedništvo, pozivati, ta, raditi, sve svađe baciti pod noge, zaboraviti na različitosti, ja pozivam isto na to.

Ali, međutim, da ja dam nekome pravo, ministru Božinoviću i da oduzme slobode i ovlasti, a ima mogućnosti kontrole ljudi koji su u izolaciji.

One dolaze iz jednog ministarstva koje je prije dakle 3 mjeseca ovdje, prezentirao, 3, 4 mjeseca tzv. Zakon o navijačima, vidimo što navijači rade u ovoj krizi što se tiče potresa i ove korone ovaj virusa, baš me zanima da li će u drugom čitanju takav zakon isto doći na dnevni red takav represivni zakon i ono što je zanimljivo da ministar Božinović kada govori o pomoći i to nikako preko ustiju ne može prevaliti riječi navijači nego govori o mladim ljudima. I postavlja se pitanje kada ova kriza sa virusom završi, da li će se ovaj zakon selektivno primjenjivati na neke društvene skupine koje nisu bliske vlasti, a to su navijači? Evo ovdje je i prigoda da se zahvalimo navijačkim skupinama od moje Torcide, BBB, Armade svih navijačkih skupina do mojih sinjskih Maligana koji pomažu nesebično volontirajući u Crvenom križu jer sam i sam volonter u Crvenom križu i znam koliki doprinos daju i znam da je ovaj zakon u biti moguć, ne moguć nego on jednostavno će ukinut slobode i prema tim ljudima. A vidimo kakav je bio i Zakon o navijačima da poslije virusa se može ovo primjenjivati praćenje na ovaj način. Znači žele nam u ovom trenutku kada ne smijemo imati različitosti, kada tribamo biti zajedno podvući kukavičje jaje u ovom trenutku. Kukavičja jaja izbacite iz ovog gnijezda jel nije vrijeme za kukavičja jaja i oduzimanje ljudskih prava i sloboda koja su zajamčena Ustavom RH i ovdje ne smije se prijeći ta crta protiv, sve poduzeti protiv ovih koji izbjegavaju izolaciju. Sljedeći je kolega Pernar posljednja replika na vaše izlaganje kolega Bulj. Izvolite kolega Penar. Uvaženi zastupniče Bulj, rekli ste da niste očekivali da će nakon 30 godina neovisnosti naše zemlje ovakve mjere biti donesene protiv građana. Pa moram vam reći da Hrvatska nije neovisna zemlja, to možete vidjet po tome što je naša centralna banka mjenjačnica, što HNB ne vrši ulogu centralne banke koju bi trebao učiniti odnosno ne stvara novac i sukladno tome država ni ne može koristiti sredstva HNB-a za razbijanje ekonomske krize koja je posljedica promašene politike među ostalim i ove sa korona virusom.

Pa složio bih se da Hrvatska ne štiti dovoljno svoj suverenitet kao što ste rekli monetarni suverenitet tako nismo zaštitili ni svoje poljoprivredno zemljište i sada ćemo vidjeti koji imamo problem sa uvozom hrane, sada će se to reflektirati. Vidjet ćemo zbog čega nisu htjeli i željeli proglasiti isključivi gospodarski pojas da imamo i suverenitet nad našim morem, sada ćemo vidjeti rezultate ove krize.

Samo jedna mala intervencija, čekajte kolega Bauk 26 sekundi pričekajte. Hvala vam lijepa na intervenciji. Kolega Arsen Bauk pojedinačna rasprava. Izvolite kolega Bauk. Klub SDP-a dao je amandman na ovaj zakon i ako taj amandman bude prihvaćen mi ćemo ga podržati, ako ne bude nećemo, vrlo jednostavno ili ako se dogovori neki tekst koji će uspjeti napraviti tri stvari u ovom zakonu. Prvo, vremenski ga ograničiti, drugo, uvesti parlamentarnu kontrolu i treće, ograničit ga na cilj ovoga zakona, a to je na osobe koje su u samoizolaciji. Pod tim uvjetima nama je ovaj zakon prihvatljiv i mislim da bi pod tim uvjetima zadovoljavao sva ograničenja koja mu čl. 16. Ustava RH daje, a tiče se ograničenja određenih prava i sloboda. Drugo, mislim da je dobro, iako su neke kolege tu izražavali rezervu da smo prošlu srijedu donijeli Zakon o civilnoj zaštiti i omogućili Stožeru civilne zaštite da reagira onda kada smatra da je potrebno sa mjerama s kojima smatra da je potrebno. I pozivam sve građane da te mjere provode i poštuju, ali i da ih ako smatra da su loše u demokratskoj raspravi kritiziraju pa da ih onda nadležna tijela i poprave. Prema tome, oni koji misle da trebaju reagirati odmah za to smo im dali mogućnost, ali nismo uzeli pravo bilo kome da u demokratskoj raspravi kritizira mjere koje donose državna tijela jer ako bi izostala mogućnost kritike, slobodnog govora, prava misli i savjesti ne bi bili demokracija bili bi diktatura. U tom smislu ja vrlo oprezno pristupam onome što se zove ograničenje nekih temeljnih ljudskih prava, pa tako i prava na slobodno kretanje i u ovoj odluci o zabrani mjesta prebivališta primjerice, vidim određene propuste koje treba ispraviti da se npr. ograniče ne na mjesto prebivališta nego na područje koje se u pravilu poklapa s bivšim općinama, a ne sa sadašnjim općinama jer su one formirane kao cjelina u kojoj građani mogu zadovoljavati sva prava pa onda općina bez benzinske postaje, bez apoteke ili bez trgovine hranom, doduše mislim da takvih nema, jednostavno njihove građane smo stavili u ovisnost o lokalnim stožerima civilne zaštite da za najosnovnije potrebe trebaju dobiti dozvolu i onda se oni koji bi trebali skrbiti o zdravlju skrbe o potvrdama. Dakle nepotrebno smo u malim sredinama birokratizirali sustav dok primjerice Zagreb od 800.000 stanovnika što je već neko spomenuo može se normalno kretati.

Prema tome, bez obzira na sve te propuste i na ono što treba kritizirati i niko u ovoj zemlji nije zaštićen od kritike koliko god odgovoran i težak posao radi, mjere koje su donese treba poštivati, ali isto tako ne dovoditi ljude koji žele poštivati pravila, koji žele biti uzorni građani u situaciju da se odjednom od uzornog građanina pokažu kao prekršitelji jer su neke mjere ili nelogične ili neživotne ili jednostavno nisu dobro napisane. Kada državno tijelo koje građani moraju imati po defaultu od situacije veliko povjerenje donesu odluku koja nije provediva, onda i kod građana to izaziva smanjeno povjerenje i pitaju se dobro jel ovi znaju što rade. Zašto nisu to prije razmislili. Prema tome, uza sve te rezerve o ukidanju ili ograničenju pojedinih ljudskih prava još ću jednom ponoviti, parlamentarni nadzor, vremensko ograničenje, ograničenje na logično određenu skupinu građana to su uvjeti pod kojima bi mogli prihvatiti ove mjere. Ono kako je sada u vladinom zakonu nije. Može li se to popraviti? Može. I nadam se dakle da u tom smislu ćemo, će Vlada pokazati razumijevanje i da će svoje namjere koje je predstavnik predlagatelja izrekao u uvodnom izlaganju da će ih onda preciznije napisati i u konačni tekst zakona odnosno u nekakav amandman koji će Vlada možda prihvatiti u izmijenjenom obliku pa ćemo se oko toga usuglasiti. Prvi je kolega Maras, a nakon njega kolegica Pusić. Hvala lijepo. Kolega Bauk, spomenuli ste situaciju koja je zbilja nelogična pošto dolazite s otoka Brača gdje ima čini mi se 7 općina i 1 grad, gdje ljudi imaju ograničenja u kretanju, možda je to prilika da konačno u RH razmislimo o logičnijem udruživanju na jedinicama lokalne samouprave jer sada vidimo koliko ograničenja imaju pojedine općine odnosno koliko nelogičnosti ima u tim našim regionalnim odnosno lokalnim, lokalnim jedinicama. Sa te strane me zanima da li je taj problem na otocima riješen, kako je riješen i da li razmišlja nacionalni stožer po vašim informacijama kako da ga riješi.

Što se tiče ovoga što ste pitali na otocima, to je riješeno različito, nije riješeno sustavno. Dakle, neki lokalni stožeri civilne zaštite su samovoljno ili samoinicijativno, kako hoćete, donijeli odluku da otok tretiraju kao jednu cjelinu i ne traže potvrde i to će sve biti super dok se prvi ne zarazi. Onda će ih se pitati zašto ste postupili mimo odluke stožera. Prema tome, bolje da stožer donese takvu odluku da ljudi koji pokušavaju logično djelovati ne budu za 3 dana prozvani ili da ih se na neki drugi način ne sankcionira. Prema tome, dobro bi bilo da se sluša, čuje i da se posluša od strane stožera inicijative s terena i da se odluke poprave. Kolega Bauk, vi ste vjerojatno lapsus, zabunom rekli da se ove mjere i sve primjedbe koje imate odnose ili bi se odnosile na ljude koji su u samoizolaciji i to je nekoliko kolega reklo tijekom rasprave. Mislim da je zbog javnosti važno napomenuti bez obzira što ja sam protiv ovog zakona, da se ipak tako daleko ne bi išlo. Dakle, da bi se primjenjivale te mjere na ljude koji su u samoizolaciji nego samo na ljude koji su u izolaciji, ako sam, dakle kojima je određena izolacija, a ne koji su sami odredili da će biti u izolaciji jer kad bi to bilo onda zbilja nitko ne išao u samoizolaciju. Dobro ste interpretirali ono što sam rekao, iako sam mislio da izraz, samoizolacija upravo znači one koji su dobili rješenje, dakle ako je to izolacija onda ćemo tako, onda ću to tako i tumačiti. Dakle, oni naši sugrađani koji zbog opasnosti jer su bili u bliskom kontaktu osobe kojoj je dokazan pozitivan test na korona virus ne smiju napuštati kuću itd., dakle na njih bi se odnosilo, oni koji su dobili rješenje i sve ono što dalje protokol predviđa u tom smislu. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom, nema potrebe slijedeći je kolega Gordan Maras. Izvolite. Kolega Bauk se držao odstojanja. Hvala lijepo. Kolegice i kolege, poštovani sugrađani mislim da je vrlo važno da jednostavno u Hrvatskom saboru nastavimo funkcionirati i prenosimo poruke i razmišljanja hrvatskih građana i onoga šta nam se ovdje predlaže kao određena rješenja, pa tako i ovaj zakon. Vidimo da je danas dosta rasprave izazvao, da je na kraju krajeva vladajuću stranku ponukao da se ipak pridržava Ustava RH i da ćemo vjerojatno ići prema tome da se ovaj zakon mora donesti 2/3 većinom. Onom što bi volio i šta mislim da jako puno kolega zastupnika očekuje i na neki način i hrvatski građani to očekuju od nas je da ovdje razgovaramo konkretno i sa ljudima koji su odgovorni za upravljanje ovom krizom. Ne samo kolega državnih tajnika koji su prvi suradnici ministra MUP-a, jer ja mislim da zaslužuje Hrvatski sabor da prenese i određene stvari koje građani misle, s druge strane da ministar kad se ovako važan zakon donosi u Hrvatskom saboru i osobno bude ovdje. Ja poštujem i drago mi je da je hrvatska javnost informirana, a vidimo da imamo dnevno 2 press konferencije, ali i ova se sjednica javno prenosi i ovdje ministar može dati puno korisnih informacija i na neki način komunicirati ovu krizu i pomoći i zastupnicima u Hrvatskom saboru da tu budu na neki način uključeni. S obzirom da dobivamo dnevno 100-tine i upita i poruka evo tijekom samo rasprave kolege Bauka ja sam nekoliko SMS-ova odgovarao jer ljudi zbilja zaslužuju da im se u ovom trenutku pomogne, da informacija, pogotovo kad od njih očekujemo da ostanu doma da zaštite sebe i svoje obitelji i sa te strane javno funkcioniranje države ja mislim da je od izuzetne važnosti. Što se tiče samog zakona ja se pridružujem raspravama kolega prije mene, pogotovo ovog amandmana koji je dao Klub zastupnika SDP-a, to u državama kao što je RH mora biti strogo regulirano. Mi kao opozicija smo dali punu potporu da se na neki način s ovom krizom Vlada uhvati u koštac odmah tog trenutka, dali smo podršku zakonima prošli tjedan, ali jednostavno očekujemo tu suradnju, očekujemo da svi skupa sudjelujemo u rješavanju ove krize i da se kod ovakvih prijedloga, ovakvih zakona, konzultiramo prije, ne može se bjanko donositi zakone da se ništa ne pita, da se uopće ne vodi računa o slobodama hrvatskih građana, da se misli da će se na, na, na taj način regulirati određene stvari bez ikakvih suvišnih pitanja. Mislim da država mora funkcionirat i mora i dalje voditi računa o slobodama građana i mora i dalje računati o tome da funkcioniramo kao jedno moderno demokratsko društvo bez obzira što su krize velike koje su nas pogodile. Ja bi osobno bio puno sretniji da je Vlada na ovaj način odlučno i brzo predlagala neke druge zakone pogotovo šta se odnose na sektor gospodarstva jer nakon onog početnog prijedloga koji je trebao dati time out Vladi 7 dana da razmisli kako pomoći hrvatskom gospodarstvu, vidimo da tih zakona nema, vidimo da ljudi jednostavno ne znaju šta će biti sutra, vidimo da ne znaju kako mogu očekivati da ih država pomogne, vidimo da su dobili prolongate umjesto da su dobili otpis ili odma obustavu, obustavu doprinosa primjerice ili nekih drugih davanja koja su trebali imat jer ako ljudima ne date raditi, ukoliko država nije tako strukturirana da može funkcionirati, pa ne možete očekivati da će gospodarstvo poduzetnici i obrtnici nastaviti plaćati one sve doprinose ili pristati na prolongat [[Upadica: Minuta]] onoga što, što su do sada plaćali. Znači, očekujem od hrvatske Vlade i namjerno ovdje koristim tu priliku da kažem javno da ti zakoni dođu što prije u proceduru, da se poduzetnike i obrtnike oslobodi, da se shvati da je u ovom trenutku država oslonac. Znači kada ne možete raditi, kada ne možete platiti svog zaposlenog, država je ta koja se mora gospodo iz Vlade zadužiti i dati podršku zaposlenima u visini najmanjoj 75% plaće, pa trajalo to 6 mjeseci ili više. Na kraju krajeva godinama ćemo vraćati svi zajedno kao društvo te dugove, ali u ovom trenutku je bitno da sve ne stane, da ljudi imaju sigurnost, da znaju da za dva mjeseca će imati s čime otići u dućan i kupiti prehranu za svoju obitelj, to je ono šta RH mora u ovom trenutku poručit svojim građanima, to je ono šta hrvatska Vlada mora poručit svojim građanima, to je ono šta oporba poručuje građanima i svi zajedno moramo stati iza toga i na neki način zaštititi naše sugrađane [[Upadica: Hvala vam…]] i naše gospodarstvo [[Upadica: Na vaše izlaganje]] i zato vas molim da shvatite te poruke vrlo ozbiljno [[Upadica: Hvala vam…]] i da na kraju krajeva nađemo [[Upadica: …kolega Maras]] zajedničko suglasje u rješenju tih problema.

Uvaženi zastupniče Maras, država je trebala umjesto masovne špijunaže svojih građana uvesti mjere kojima bi ih zaštitila. Prije svega imamo problem građevinskih radnika koji rade u unutrašnjosti RH jer je trenutno enormna zima, ljudi se smrzavaju na gradilištima i uz to imaju ovu epidemiju koronavirusa, a pri tom nemaju adekvatne uvjete za rad, niti imaju zaštitne maske i šta god već.

Znači, mi moramo razmišljat kako da ljudima pomognemo da sve u RH ne stane, da funkcioniramo u smanjenom opsegu, da ljudi rade od doma koliko god mogu, da se zaštite, da se obračunamo sa ovim profiterima koji naplaćuju maske 20-30 puta više nego šta bi trebali. Zbog čega odmah ne reagira Ministarstvo zdravstva ili nadležne agencije i institucije i ne oduzmu pravo prodavanja i gdje je inspektorat?

I vrlo kratko u ime predlagatelja državni tajnik Tomislav Mihotić. Hvala potpredsjedniče. Ja ću samo ukratko još jednom napomenut što je iniciralo Vladu da krene u izradu ovog zakona. Jedini cilj zakona je zaštitit ljudske živote. Osnovno ljudsko pravo je pravo na život. Cilj nam je tj. želimo spriječit širenje zaraze. Jedina mjera onemogućavanje je ljudskog kontakta za koju dosada znamo. Ovo sve skupa krenulo je nakon što smo uočili po informacijama koje smo dali u ljekarnama o zaraženim osobama, koliko se zaraženih osoba tamo pojavilo i ovo je u cilju praćenja u prvom redu zaraženih osoba. Inače svi teleoperateri su i po ovom zakonu, a i inače dužni poštovat propise o zaštiti osobnih podataka. I s ovim se ta prava ne mijenjaju. Prvi je kolega Maras, nakon njega kolega Sladoljev i kolega Bauk. Hvala lijepo. Vjerujem da ste se zabunili, da niste svjesno rekli da su zaražene osobe išle okolo, nego osobe kojima je određena mjera samoizolacije, znači da, odnosno izolacije, pardon. Znači, sa te strane morate biti oprezni kada ovdje te termine koristite, a drugo što sam vas htio zamoliti, ja vidim da se gospodin Božinović dva puta dnevno obraća medijima, ja mislim da bi bilo normalno kada se ovaj zakon predlaže da on to predlaže ovdje i da objasni hrvatskoj javnosti zašto to predlaže. Znači, ako je već toliko medijski izložen, eksponiran i vodi tu krizu onda mora doći u Hrvatski sabor kad je ovako važna tema dnevno reda, mora se konzultirati sa klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru da mu ljudi kažu što misle, jer ovdje svi želimo pomoći da se kriza riješi što prije i biti konstruktivni. Nema tu ni jednog zastupnika, siguran sam, koji želi da se zakompliciraju stvari. Znači ja vas pozivam da i ministar Božinović kao i sa javnosti komunicira i sa Hrvatskim saborom.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe. S nama je predstavnik predlagatelja, državni tajnik Juro Martinović, pa on će dati uvodno obrazloženje. Izvolite državni tajniče. Hvala vam lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici, Vlada je u saborsku proceduru uputila Zakon o izvršenju kazne zatvora. On je prošao svu uobičajenu proceduru predviđenu hrvatskim zakonima i prošao je i saborske odbore koji su relevantni za ovu vrstu zakona. Ovim zakonskim dokumentom mi mijenjamo zakon isti takav, dakle želimo ga nadomjestiti, predlažemo saboru koji je zadnji puta, u stvari koji je donesen '99. godine, a nakon toga je više puta mijenjan pa je ukazala se potreba i iz nomotehničkih razloga da donesemo novi zakonski dokument, ali i zbog činjenice da su se niz zakona s kojima je ovaj zakon u izravnom doticaju promijenili pa bi imali smo potrebu napraviti jednu harmonizaciju ovog zakona sa svim drugim zakonima. Ukratko za vašu informiranost, dakle Zakon o izvršenju kazne zatvora regulira jednu specifičnu materiju koja uređuje zatvorski sustav koji u Hrvatskoj ima 25 kaznenih tijela, zatvore, kaznionice, centar za izobrazbu, centra za dijagnostiku i 2 kaznena tijela u kojima se nalaze maloljetnici koji su, prema kojima su primijenjene odgojne mjere. U okviru regulative ovog zakona je i Uprava za zatvorski sustav i probaciju koja je dio Ministarstva pravosuđa. Nadalje, dakle to spada u jedan ukupni kazneno pravni okvir i u ovom zakonu su uređeni, ovim zakonom se uređuje i odnos uprave za zatvorski sustav, ali kompletnog zatvorskog sustava, dakle kaznenih tijela zatvora i upravitelja prema sudovima, prema Državnom odvjetništvu i prema službama i prema probacijskoj službi. Dakle, što su ključne stvari koje ja u ime Vlade želim naglasiti za vas kao saborske zastupnike koji u konačnici odlučujete o tome da ovaj zakon prihvatite ili ne prihvatite. Dakle, pored ovoga što sam na načelnoj razini rekao što se uređuje ovim zakonom, dakle mi smatramo da smo ovim zakonskim prijedlogom da poboljšavamo stvari na način da se ubrzavaju procedure oko upućivanja u zatvor osoba koje su pravomoćno osuđene od strane nadležnih sudova. Do sada je to bilo nešto slabije regulirano. Dakle, nakon pravomoćnosti i izvršnosti skratili smo rokove u kojima se mora poslati poziv i uputiti te ljude na izdržavanje kazne zatvora. Snažnije i kvalitetnije smatramo da smo u ovom dokumentu uredili zdravstveni sustav u zatvorskom sustavu s obzirom da je on sad na neki, do sada na stanovit način bio potpuno samostalan i bez ikakvih spojnica prema zdravstvenom sustavu RH, sada smo to popravili. Prije ovog zakona smo kada je donošen Zakon o zdravstvenoj zaštiti onda smo tamo stvorili pretpostavke za ovu intervenciju o kvalitetnijoj afirmaciji zdravstva u zatvorskom sustavu i dakle predlažemo da se na jedan minimalna način popravi status pravosudnih policajaca, da se njihova pozicija u sferi otpremnina dovede u približnu poziciju kakvu imaju policajci i hrvatski vojnici. Smatram da je to opravdano jel ti ljudi rade težak i odgovoran posao u zatvorskom sustavu. Dakle, ono što smo još nastojali učiniti kvalitetnim i boljim, a to je korištenje modernih tehnologija u zatvorskom sustavu i tu smo predložili da se pored video linka kojim se mogu održavati i neke rasprave za zatvorenike, nekakva ročišta, tu smo popravili mogućnost komunikacije zatvorenika sa obiteljima, primarno djecom, ali i drugim članovima obitelji i to se u ovom trenutku pokazuje veoma korisnim kada smo za vaše znanje, a mislim da vi to morate znati napravili jednu dosta naglašenu redukciju komunikacije zatvorenika sa svijetom zbog korona virusa. Mi smo prije više od 15 dana zaustavili potpuno posjete u zatvorski sustav osim onih koje su neophodne za štićenje ljudskih prava zatvorenika u sudskim postupcima i drugim osobito izvanrednim situacijama, a to je smrt, to su još nekakve stvari koje će upravitelji zatvora razmotriti ako se takve stvari dogode. Mogu vas još izvijestiti da zatvorski sustav još nije imao incidenta sa korona virusom, to možemo zahvaliti nizom mjera koje smo poduzeli i koji na dnevnoj razini poduzimamo, a poduzimamo sve da zatvorski sustav rasteretimo novih dolazaka i da ga rasteretimo komunikacije sa vanjskim svijetom. Gotovo bi mogao reći da su zatvorenici koji se trenutno nalaze u zatvorskom sustavu manje izloženi od bilo koga od nas opasnosti da se zarazi korona virusom. Naši službenici su ti u biti jedini koji bi im to mogli donijeti kroz te komunikacije, ali smo nabavili puno opreme i za službenike i za zatvorenike kako bi smo to spriječili. A ponavljam, sada je u tijeku akcija smanjenja broja zatvorenika u zatvorskom sustavu, makar šta to značilo, ali pravnici će to razumiti, dakle i aktivnost sudova je smanjena, a ići će se i u prekide blažih manjih kazni tamo gdje za to postoje pretpostavke da se naravno ne ugrozi sigurnost onih kojih se nalaze na slobodi. Imamo dvije replike, prvi je poštovani kolega Maras. Izvolite. Gospodine Martinoviću, upravo sam vas to htio pitati, da li postoji mogućnost da se u zatvorskom sustavu smanji kapaciteti, znamo da nije baš idealna situacija u zavorima, ne dao Bog se desi epidemija u nekom zatvoru tu bi moglo biti zbilja puno izloženih, tako da pozdravljam ovu mjeru ukoliko se ide u tom smjeru da blaže kazne vidite koje imaju pretpostavke da ih se na neki način više ili prije pusti sa izdržavanja kazne. A druga stvar koja me zanima, bez obzira šta ste sada rekli da su ljudi dosta sigurni u zatvorima jer je prekinut kontakt sa vanjskim svijetom, mislim da to na izdržavanjima kazne nekad i nije dobro. Znači ljudi moraju imati mogućnost vidjeti svoje obitelji, kontaktirati s njima, sigurno se može adekvatno higijenski pripremiti i zatvore na način da ljudi ostvaruju to neko svoje pravo, da na izdržavanju kazne imaju mogućnost kontakata sa svojim obiteljima. To je po meni jedan od važnijih dijelova cijelog zatvorskog sustava i na neki način rehabilitacije. Hvala vam lijepo. Dakle, drago mi je da na stanovit način slično promišljamo o ovom sustavu. Mi smo uistinu, dakle zatvorski sustav je u zadnjih godinu dana znatno se popunio i zbog ove migrantske rute, ali i zbog nekih zakonskih promjena pa i zbog jednog pooštravanja prekršajne regulative. Mi smo u zadnjih 10 dana kada smo poduzeli te mjere i sugestije dali prema sudovima, već smo sada smanjili za jedno 150 ljudi u zatvorskom sustavu. Ali naravno nastavljamo sa radom i smatramo da ćemo u komunikaciji sa sudovima, državnim odvjetništvima, probacijom, ali i jednom intenzivnijem radu na prekidima i uvjetnom otpustu tamo gdje ima zakonskih pretpostavki, naravno sve sa ciljem da ne ugrozimo nikoga vani. Što se tiče tih posjeta mi smo paralelno kada smo zaustavili posjete mi smo uveli to o čemu i vi govorite, ali uveli smo mogućnost duljeg telefoniranja i više kontakata preko video linka i telefonskih kontakata.

Izvolite. Državni tajniče, za pohvalu je to da ste ograničili posjete i da ste spriječili doticaj zatvorenika sa vanjskim svijetom jel to ih u ovom trenutku štiti od korona virusa. Ali ono što bih ja htio čuti od vas i vidjeti da li ste napravili još jednu mjeru jer u ovom trenutku prijenos korona virusa u zatvorski sustav mogu učiniti samo oni čuvari, dakle pravosudni policajci koji su zajedno sa zatvorenicima jel ne možete izbjeći taj njihov kontakt sa njima. Ono što postoji opasnost da pravosudni policajci zbog korona virusa budu izbačeni iz stroja i da moraju biti doma ili u samoizolaciji ili da budu zaraženi, ono što me zanima da li je pravosudni sustav krenuo sa rotacijom 14-14 što znači da dio pravosudnih policajaca radi, a druga polovica je doma i na takav način sačuvamo operativnost tog sustava? Dakle, uvaženi zastupniče, ako u Ministarstvu pravosuđa u ovom trenutku išta konstantno radi, a to je upravo zatvorski sustav i probaciju i svi gornji ljudi, ali i svi upravitelji zatvora. Upravo u tom smislu je učinjeno sve, naravno da smo organizirali smjene, naravno da smo organizirali dakle smjenski i naravno da smo organizirali svu zaštitnu tehnikaliju koju možemo imati kako se to ne bi dogodilo. Dakle, idemo i korak dalje, oslobodit ćemo neke kapacitete u strahu da, ako bi se koronavirus dogodio, da zdravstveni sustav ne može prihvatiti ljude iz zatvora, stvaramo kapacitete da ćemo i tu moći biti nekakav društveni suport, dakle da ćemo unutar sustava moći izolirati na jedan kvalitetan način određeni broj ljudi. Idemo sada na raspravu. Prvi je na redu Klub zastupnika SDP-a poštovani kolega Peđa Grbin. Izvolite.

Dopustite mi prije svega jednu opservaciju koja se tiče same ove današnje rasprave i samog ovog zakona. Bez obzira što je pitanje uređivanja zatvorskog sustava bitno, držim da ovo ipak nije bio trenutak i držim da nije bilo potrebe da danas raspravljamo o ovom zakonu, već smo trebali po uzoru na prošli tjedan, raspravljati o konkretnim mjerama koje bi hrvatskim građanima, hrvatskim radnicima i hrvatskim poslodavcima olakšale nošenje sa ovom krizom. Ali, što je, tu je, raspravljamo o ovom zakonu i onda se moramo osvrnuti na ono što je u ovom prijedlogu. Klub zastupnika SDP-a dao je načelnu potporu ovom zakonu, dali smo ju na sjednicama odbora, dat ćemo kada se o njemu bude glasovalo, ali, prije nego što se bude donosila konačna odluka u drugom čitanju, imamo određenih primjedbi i želimo da se one ozbiljno razmotre. Kako bih pojasnio onima koji nas prate, ovaj zakon uređuje 2 materije. Te materije su bliske, ali u mnogim drugim situacijama, one su uređene posebnim propisima. S jedne strane imamo materiju koja se tiče izvršavanja kazne zatvora, ali istovremeno imamo i uređene službeničke odnose, osoba koja rade u zatvorskom sustavu, kao što su primjerice, pravosudni policajci i tu dolazi do problema. Što se tiče onoga što ste predložili za zatvorski sustav, nema nekih većih primjedbi i nema tu nekakvih stvari koje pretjerano odstupaju od dosadašnje situacije i dosadašnje prakse, ali to je i problem zato što ovaj zakon sigurno neće donijeti pomake kako bi se izbjegle situacije koje smo imali, primjerice u predmetu Klemm ili u predmetu Horvatinčić, da određene osobe, po mom sudu, a i po sudu mnogih koje prate situaciju, malo izvrdavaju služenje kazne zatvora. Ali dobro, teško je dome doskočiti samim zakonom, ako imamo liječnike koji su spremni izdavati ovakve potvrde. Međutim, kada govorimo o službeničkim odnosima, tu dolazi do određenog problema. Neću nabrojati sve probleme, oni su sadržani u izvješću, opsežnom izvješće koje je Odbor za pravosuđe dao o ovom prijedlogu zakona, svi su pobrojani, vjerujem da će ministar, da će ministarstvo voditi brigu o njima, ali na jednom primjeru ću pokazati o kakvim se problemima radi. Radi se konkretno o različitom tretmanu pravosudne policije u odnosu na redovnu policiju i u obrazloženju zakona je to vidljivo, ali evo samo primjera radi. Otpremnine se ovim zakonom uređuju opet na način koji je različit za pravosudnu policiju, od onog za obično, redovnu, plavu, kako ju god hoćemo zvati, policiju, a mislim da to nije u redu. Naime, s jedne strane imamo policiju koja se brine o tome da se otkriju počinitelji kaznenih djela, da se ti počinitelji privedu pravdi, a onda kada su privedeni pravdi pa su, recimo, u pritvoru ili nakon što su osuđeni u zatvoru, tko onda brine o njima? Pravosudna policija. Dakle rade sličan posao, posao koji se odnosi na iste osobe, a nisu tretirani na isti način. Mi u Klubu SDP-a smatramo da se ovo treba popraviti, da se ovo treba riješiti do drugog čitanja, a koristimo priliku da apeliramo i na ministarstvo i na Vladu, da prije nego što se zakon uputi u drugo čitanje, da se napravi sastanak sa reprezentativnim sindikatom koji predstavlja ljude koji rade u zatvorskom sustavu i da se sa njim, sa tim sindikatom prođe kroz sve predložene mjere, kroz sva predložena rješenja i da onda, zajedno sa sindikatom dođemo do jednog zakona koji će, kada ova kriza prođe, biti dobar i zadovoljiti i one koji rade u zatvorskom sustavu, ali i Vladu, naravno, vezano uz njena proračunska ograničenja. Međutim, iskoristit ću ovu priliku da govorim o još nečemu. Na prvi pogled, to o čemu ću govoriti, a možda sam dosadan jer o tome već danima govorim, nije vezano direktno uz zatvorski sustav. Ali ja držim da je. Zbog čega? Rokovi, prekluzivni koji teku u ovom trenutku, odnose se i na kaznene postupke. Jedan od tih rokova je primjerice, zastarni rok u kaznenom postupku koji uvjetuje kada se prestaje ili neće moći voditi postupak protiv određene osobe zbog proteka vremena. Mi nažalost još uvijek nismo utvrdili da stanje u hrvatskom pravosuđu nije redovno. Poštovane kolegice i kolege, ima sudova koji zbog koronavirusa su zatvoreni, primjerice sud u Puli. Ne može mu se pristupiti. S druge strane, imamo sudove, kao što su sudovi u Zagrebu, čini mi se Županijski i Trgovački sud u Zagrebu, koji su zbog narušene statike zgrade, također, zatvoreni i u njih se ne može pristupiti. Ne može se doći do spisa, ne može se vidjeti kako predmeti teku, ne mogu se poduzimati radnje. A rokovi i za državna tijela i za građanke i građane RH teku.

Prijedlog kako da se riješi, dao je Europski sud za ljudska prava. Prošloga ponedjeljka Europski sud za ljudska prava donio je odluku o suspenziji rokova na mjesec dana. Dakle, mjesec dana neće teći rokova pred tim sudom i tko bi u ovih mjesec dana izgubio pravo, neće ga izgubiti jer će ono nastaviti teći tek kad sadašnja situacija prođe. Europski sud za ljudska prava je na taj način izišao u susret građanima sa područja čitave Europe, a mi očekujemo da nešto slično naprave i naši sudovi. S obzirom da je upitno postoje li u postojećim zakonima, prije svega mislim na Zakon o sudovima, a onda i na Ustavni Zakon o Ustavnom sudu jer problem je i rokova pred Ustavnim sudom, da li postoje temelji da se ovako nešto napravi. Vjerojatno ne postoje. Ali kao što smo prošloga tjedna vrlo brzo donijeli čitav niz propisa, ne vidim nikakav problem da Vlada već sutra, bilo bi idealno danas, al je to teško naravno očekivati da Vlada već sutra u proceduru uputi takve zakone i da ako ne krajem ovog, a onda početkom slijedećeg ili u sredini slijedećeg, bilo kada, ali što prije donesemo ovakav propis. S time da smo u Klubu SDP-a razmatrali ovu situaciju i zaključivši da nažalost ministar Bošnjaković nije onoliko poduzetan, onoliko proaktivan koliko su to mnoge druge njegove kolege, poslat ćemo mu i jednu poruku. Ako ne bude reagirao, ako ne napravi ovo o čemu sada govorimo ili neku drugu mjeru koja bi mogla ovo zamijeniti, nismo mi tu isključivi, što god ministar napravi, a smatramo dobrim, mi ćemo prihvatiti, al ako ministar nastavi ne činiti ništa kao što radi do sada, bit ćemo prisiljeni razmotriti pokretanje postupka njegovog opoziva bez obzira na ovu situaciju. Hvala. Idemo na drugu raspravu, poštovani kolega Hrelja, Klub zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i nove politike. Hvala vam.

Ja mislim da u zemlji u kojoj danas svi strepe za vlastito zdravlje, gdje nam je glavni grad dobro zdrman sa jednom žrtvom, sućut obitelji i za koje nam je svima jako žao, ovaj u tom trenutku raspravljati jutros o prisluškivanju mobitela, praćenju kretanja danas i nastaviti razgovarati o zatvorskom sustavu, a građani nam se osjećaju zatvoreni u svojim domovima sa virtualnim rešetkama ili u okviru na svom stanu ili na granicama svoje općine ili grada, pokazuje iznimni talent razumijevanja situacije sa psihološkog aspekta. Danas bi trebali po meni razgovarat puno više o solidarnosti građana, predviđati svi zajedno koliko će ova situacija trajati, koje mjere ćemo poduzeti i kako ćemo se iz nje izvući jer ako mi znamo nas, a znamo nas, nama je i kriza 2008. najdulje trajala. Prema tome, ako iz toga nismo ništa naučili onda je to jako, jako žalosno. Ja ni u jednom trenutku ne sporim da je ovaj zakon potreban, da je ovdje učinjeno dosta truda, pratimo ovo područje još iz prvog saborskog mandata kada je to bilo u nadležnosti Odbora za rad. Dakle, posjetio sam te kaznionice, barem neke, vidio stanje, znam da se tu popravlja i po Europskim direktivama i po našim zakonima i da se povećavaju standardi i da je ovaj zakon potreban i na kraju krajeva to je dio operativnog plana reforme pravosuđa. Ostavio sam samo sumnju da li je ovo psihološki pravi trenutak da o tome baš danas, danas raspravljamo. Na kraju krajeva naravno ima on i svojih nedostataka koje se nadam da ćemo do drugog čitanja ispraviti. Pod prvim nedostatkom koji smatram da ovaj zakon ima je, nema priloga o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, nema priloga u zakonu. Pretpostavljam da bi barem struka trebala reći svoje i sindikati i pravosudni policajci sa punom slobodom na svaki mogući demokratski način reći da li je ovo dobro ili nije dobro. Imamo pravo mi kao zastupnici znati što misle ljude iz sustava, a ne samo nadležna institucija. Prema tome, to je prva zamjerka koja ide na prijedlog ovog, ovog zakona. Potvrđujem ono što je reko i kolega, kolega Grbin da je dio o zatvorskom sustavu po meni, kolko se mogu u to razumjet, solidno, solidno riješen i taj bi mogao u svakom slučaju proći. Nikako ne bih volio da se ponovno rade razlike između pravosudnih i ostalih policajaca, a nije ni baš vrijeme danas govoriti jer znate dobro je da g. Martinović rekao, reko da se radi o izjednačavanju sa pravima drugih policajaca, dakle opće policije jer ovdje u zakonu stoji samo u radno pravni odnosi glede otpremnina. Danas imamo građane RH koji strepe za svoju egzistenciju, ne znaju šta će bit s radnim mjestima, a mi ovdje govorimo o otpremninama, kažem dobro je da je državni tajnik pojasnio da li su to mogli znat oni koji su samo čitali obrazloženje zakona? Nisu mogli znati. Dakle, ako radimo zakone onda ajmo ih obrazložimo što je moguće više do u detalje, možda većina neće čitat, al možda ima onih zainteresiranih koji baš traže istinu u detaljima i njima smo dužni objasniti sve detalje oko svakog, svakog zakona. Pa prema tome, mislim da mi ovdje ovaj smo ljudi dobre volje i da svaki dobar prijedlog ćemo podržati. Ovaj prijedlog zakona ide u 2 čitanja, pa u svakom slučaju imamo vremena razmisliti. Ja bi u svakom slučaju ispred našeg kluba rekao da ćemo u ovom prvom čitanju biti suzdržani očekujući da će se ove stvari u smislu komunikacije sa zainteresiranom javnošću sa, dogovor je sa, sa, sa sindikatima, ne znam, nema u prilogu zakona, ne mogu zaključiti da li je odrađeno ili ne za savjetovanje ako ga nema u prilogu zakona koji smo dobili.

I gospodine državni tajniče, mislim, ali to će objasniti gospodin Mirando Mrsić u svom izlaganju, ali njegovo pitanje 14-14 nije bilo smjenski rad nego nešto drugo. 14 dana u službi, 14 dana vani. Prije kolegice Pusić samo vama kolega Hrelja, dakle mi smo dogovorili da radimo jel tako i stavljamo zakone koje imamo u proceduri. Imamo neke koji su vezani za krizu i neke koji nisu vezani za krizu. … [[Upadica se ne razumije.]] Dobro, na jedan način koji je bio podcjenjivački prema onome tko je stavio to na dnevni red da pokazuje moj psihološki profil itd., ako ne želite raditi ne morate. … [[Upadica se ne razumije.]] Pa ja sastavljam dnevni red. Dobro, onda nekom imaginarnom valjda. Tako da svi koji smatraju da ne trebaju sudjelovati u raspravi neka ne sudjeluju, ali držimo se ovdje ne samo da razgovaramo o krizi nego da pokažemo da kao predstavničko i zakonodavno tijelo funkcioniramo. Hvala vam lijepa. Izvolite kolegice Pusić.

Sada ste mi oduzeli nekako mi je neugodno reći da mi je drago da je ovaj zakon došao na dnevni red, ali s tim sam mislila početi zato jer mislim da je dobro da radimo i neke stvari koje su dio normalnog života, da se ne uključujemo samo u ovu vrstu psihoze u kojoj smo svi naravno do neke mjere obzirom na okolnosti u kojima se nalazimo. Ali moramo biti u stanju normalno funkcionirati sa tog stanovišta, a naročito i sa stanovišta zakona kojeg smo prethodno raspravljali mi je drago da ovaj zakon barem u svom jednom dijelu, a sastoji se jasno razgraničenih dva dijela ide u suprotnom pravcu od onog u kojem je išao zakon o kojem smo raspravljali jutros. Dakle, ovaj zakon de facto liberalizira zatvorski sustav, uvodi jasniju trijažu, uvodi jasnije kriterije kada ljudi eventualno mogu na drugi način odslužit kaznu uzimajući u obzir očito činjenicu da su nam zatvori pretrpani. Ali da počnem od početka, dakle zakon ima dva vrlo jasno razdvojena dijela, jedan se odnosi na reguliranje zatvorskog režima i položaja zatvorenika na odsluženju kazne, a drugi se odnosi na položaj zatvorskih čuvara odnosno pravosudne policije, ljudi koji rade u zatvorima. Ovako grubo rečeno, jedan je dobar, jedan je loš, dakle jedan dio je dobar po mišljenju nas u GLAS-u, a drugi je loš. Da počnem s dijelom koji je dobar, nešto sam već o tome rekla, on se odnosi naslućuje se iz njega jedan drugačiji pristup uopće cijelom zatvorskom sustavu i cijeloj ideji tog kažnjavanja koje ide kroz zatvorski sustav, a to je da zatvor ipak u prvom redu mora biti rehabilitacija, dakle da se očekuje da ljudi uz to što su kažnjeni na kraju odsluženja kazne budu sposobni ili budu u mogućnosti se ponovno uključiti u društvo. I naše mišljenje je da je to dobar pristup i da je to jedini de facto održivi pristup. Ima naravno puno koraka još da se do toga u punoj mjeri dođe zato što je pitanje kapaciteta zatvorskih je uvijek problem u prenatrpanim zatvorima se takav program ne može odvijati. Međutim, ovdje se pretpostavlja da će se uvesti odnosno razviti, uvesti ali razraditi dodatno i mogućnost obrazovanja ljudi koji su u zatvorima i mogućnost služenja kazne na drugi način i psihološka pomoć, preciznija trijaža kao što sam rekla, dakle taj dio bi podržali i taj dio je na neki način nomaž normalnosti i sa tog stanovišta mislim da je dobar. Drugi dio se odnosi na regulaciju položaja odnosno definiranje položaja pravosudnih policajaca ili zatvorskih službenika.

Ako možete zamisliti posao u kojem svaki dan zapravo radiš s ljudima koji su sami i pod stresom i zgriješili možda neki nešto ne tako strašno, ali neke kriminalne radnje koje su prilično zastrašujuće da si cijelo vrijeme okružen tim ljudima koji pri tom ne mogu nigdje izać, trebaju pomoć s jedne strane, s druge strane trebaju kontrolu, nadzor dakle ako išta za pravosudne policajce i ovo kako je tu regulirano to ne bi podržali. Dakle, tu bi vjerojatno najbolja ideja bila da se o položaju pravosudnih policajaca ili donese posebni zakon ili da se naprosto oni uključe u regulativu kakva vrijedi za policiju, dakle za ovu redovnu policiju i da imaju isti status kao i redovna policija. I šteta bi bilo da neke pozitivne odredbe koje, što se zatvorskog sustava tiče su ovdje predložene, ne prođu, propadnu ili su na neki način kontaminirane lošim odredbama ili nedovoljno razrađenim odredbama koje se odnose na pravosudnu policiju, pa je stav Kluba GLAS-a da ako je Vlada, ako Vlada može da to do drugog čitanja korigirate drugi dio zakona kako bi zapravo se imali u rukama nešto što je ili naravno izdvoji i predloži posebni zakon, kako bi u rukama imali nešto što je kvalitetno i može se podržati. Idemo sada na raspravu poštovanog kolege Mrsića, Klub zastupnika HSS-a i Demokrata. Izvolite.

A državnom tajniku, dakle moja replika je išla s time da kažem dalje u zatvorskom sustavu se je došlo do preraspodjele, to znači da dio pravosudnih policajaca je doma, a dio radi i na taj način štitimo ove koji su doma da se zaraze i da onda mogu uskočiti u šihtu ljudi koji dobiju dakle infekciju korona virusom i to je nešto što u zdravstvenom sustavu funkcionira, mislim da bi trebalo i u pravosudnom sustavu, jer je evo ako nam ispadne iz sustava određeni broj pravosudnih policajaca bit će problema i mislim da to nam ne treba. Ja se nadam da neće doći do infekcije unutar zatvora jer to će onda biti veliki, veliki zdravstveni problem, prema tome nadam se da evo se i sa time u sustavu bore i da u sustavu na to računaju. Sam zakon koji danas je u raspravi je dobar onaj dio koji je vezan uz zatvorski sustav, tu se naslanjamo na demokratsku praksu zemalja EU, na direktive i sve ostalo. Ono što u zakonu nedostaje je da velikim dijelom se zaboravlja na one na kojima počiva zatvorski sustav, a to su pravosudni policajci i drugi državni službenici i namještenici. U zakonu koji bi trebao njihova prava regulirati, taj zakon je dosta, prijedlog zakona ostaje negdje u nekim stvarima nedorečen i jasno je da pravosudni policajci kojima je zbog posebnih uvjeta rada priznat dodatak na plaću kao kompenzacija za ugrozu života i zdravlja za vrijeme prekovremenog rada svoje stresno zanimanje obavljaju plaćeni kao da rade u pisarnici i kako ministarstva, to je bez dodatka koji ostvaruju u vrijeme redovnog radnog vremena. To je jedan problem koji nije riješen ovim zakonom. S druge strane u ovom zakonu je problem što je antikorupcijska nota nije do kraja provedena jer ako pravosudnog policajca koji s koeficijentom 0,95 i 10 godina radnog staža i 30% dodatka dok su posebni uvjeti rada ima plaću od 4.400 kuna mjesečno kako možemo očekivati da on glatko odbije kakvu nemoralnu ponudu okorjelog i financijski neovisnog kriminalca ili zanemari prijetnju sebi i svojoj obitelji. I to je nešto što je trebalo provući kroz ovaj zakon vrlo jasno. Ti ljudi moraju biti dobro plaćeni jer to je brana ovom o čemu sam govorio. Zakon ide u drugo čitanje, ja se nadam da će se u zakonu riješiti barem tri stvari koje su bitne. Jedna stvar je da pravosudni policajci budu izjednačeni sa policajcima koji rade sa dakle u građanstvu. To ovim zakonom nije napravljeno. Jedan zakon koji bi riješio ove probleme i policajaca i pravosudnih policajaca je Zakon o profesionalnoj mirovini. Jer sa tim zakonom onda rješavamo i probleme umirovljenja pravosudnih policajaca koji po ovom zakonu idu po jednom putu, a oni koji su dakle u policiji idu po drugom putu, a rade isti posao, ista težina posla, ista odgovornost i to je nešto što trebalo riješiti. Drugi dio koji bi trebalo riješiti je pitanje otpremnina. To izjednačavanje jednog i drugog sustava bi trebalo napraviti kroz jedan zakon, a taj jedan zakon je o profesionalnoj mirovini koji sam predlagao u saboru, ali eto većina to nije prihvatila jer taj zakon regulira onda mirovine i otpremnine i svih onih u sustavu bilo to pravosudni policajci, bili oni koji rade u obavještajnom sustavu ili još neki drugi koji rade na posebnim poslovima. Treća stvar koju ovaj zakon nije razriješio je i pitanje privremenog upućivanja na rad u drugu kaznionicu koju sindikati već godinama pokušavaju razriješiti u dogovoru sa Ministarstvom pravosuđa, međutim to još nije, nije razriješeno i ovdje vidimo tu dihotomiju kako je riješeno u ovom zakonu za pravosudne policajce, a kako je riješeno u Zakonu o policiji. Rade isti posao i moje je nekako želja je da u drugom čitanju se i taj dio jednog i drugog izjednači jer i jedni i drugi rade isti posao, jedni i drugi se upućuje na teren na rad, prema tome, i to je nešto što bi trebalo razriješiti. Zakon ćemo podržati, ali se nadam da će se do drugog čitanja uvažiti sve ove primjedbe koje smo rekli. Hvala lijepo. Idemo sada na KlubP zastupnika Mosta nezavisnih lista poštovani kolega Marko Sladoljev, izvolite.

MOST smatra da bi najbolje bilo rješenje da je ovaj, da bi donošenje ovog zakona trebalo rasporediti u dva dijela. U jednog koji bi regulirao samo izvršenje kazne zatvora, dok bi drugim zakonom regulirao zatvorski sustav i radnopravni položaj službenika zatvorskog sustava. Dakle, ipak smatramo da se radi o specifičnim poslovima i specifičnim radnim mjestima koje je nužno izdvojiti iz obuhvatnog Zakona o državnim službenicima. Ukoliko iz nekog razloga ovo nije prihvatljivo, a ne vidim razloga za to, onda u najmanju ruku mislimo da Zakon o izvršavanju kazne zatvora treba biti podijeljen na takav način da u jednom dijelu regulira izvršavanje kazne zatvora, u drugom dijelu ustroj nadležnosti, djelokrug rada za zatvorski sustav i radnopravni sustav službenika kao treći dio prijelazne i završne odredbe. Mi ćemo u drugom čitanju imati amandmane ako se on neće promijeniti i to na pojedine članke. U zakonu ima i dobrih stvari, pozdravljamo želju za povećanjem otpremnina službenicima prilikom odlaska u mirovinu, ali mislimo da to stvarno povećanje neće se dogoditi za niže službenike već će se to najviše osjetiti rukovodeći službenici, također, predloženi način određivanja visine otpremnine uzimajući u obzir radni staž provedeni u zatvorskom sustavu, smatramo da je diskriminirajući, s obzirom da je posebnim Zakonom o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba određen uvjet za odlazak u mirovinu, nepotrebno je dodatno dijeliti na godine staža, do 10 godina, do 10-20 i više od 20. Pravilno određivanje odlaska u mirovinu je, da li je to odlazak u prijevremenu, redovnu ili invalidsku te po tim kriterijima i odrediti visinu otpremnine. Visina otpremnine bi trebala biti prosjek plaće službenika od zadnja 3 mjeseca uvećana za određeni iznos, ovisno o upotrebni i navedenim kriterijima. Također, predlaže se da namještenici budu službene osobe, dakle o tom su već kolege govorile, kvalitetnije i pravednije rješenje je da u zatvorskom sustavu ne bude uopće namještenika, već da budu službenici iz jednostavnog razloga što i namještenici rade u istim uvjetima, a nemaju isti status. Npr. kuhar i pomoćni kuhar u kaznionici u zatvoru, kuhar je strukovni učitelj, kuhar, službenik, dok pomoćni kuhar namještenik. Oba rade u istim uvjetima, u direktnom kontaktu su sa zatvorenicima i na isti način nam je na neki način život ugrožen, ali prava su im različita neusporedivo. Takve stvari je potrebno ispraviti te se može kvalifikacijom radnih mjesta te popisom radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova izvan Zakona o državnim službenicima, a u prvom redu uzimajući u obzir specifičnosti poslova u zatvorskom sustavu. Na isti način je riješena policija, radi se o srodnim službama i isto opasnim i specifičnim poslovima, kao što su u zatvorskom sustavu. Ono što smatramo da je loše je da su dosegnuti standardi u sustavu izvršavanja kazne zatvora spuštaju, a kao razlog vidimo jednu prilagodbu postojećem stanju i manjku službenika, posebno liječnika, zdravstvene struke, tako da se prilikom izvršavanja stegovne mjere samice, prema važećem zakonu, liječnički pregled zatvorenika je obvezan jednom u 24 h, dok se sada predlaže 2 puta tjedno. Pozdravljamo dobro rješenje u vidu uvođenja novih tehnologija u zatvorski sustav, video pozivi članovima obitelji, video nadzor, elektronski nadzor, ubrzanje postupka upućivanja na izdržavanja pravomoćne zatvorske kazne, ali same te mjere nisu reforma. Još manje će te mjere privući nove ljude u zatvorski sustav ili zadržati postojeće službenike da ne odu iz sustava. Zatvorskom sustavu je potrebna istinska reorganizacija, prava reforma koja će službenicama vratiti dostojanstvo, pokazati im da obavljaju težak posao i da ih se zbog toga cijeni. Zatvorskom sustavu nije potrebno premještanje zatvorenika iz jedne ustanove u drugu, da bi se riješilo problem prekapacitiranosti već je potrebno izgraditi novi zatvor koji će biti moderan, svrsishodan, npr. u Sisku jer tamošnji zatvor je neprimjeren, kako za službenike, tako i za zatvorenike. Kao što smo ovih dana imali priliku vidjeti u Zagrebu, prilikom potresa, u kakvom stanju su nam zdravstvene ustanove, takvo stanje je i sa zatvorima i kaznionicama, osim par zatvora, Zagreb, Split i Dubrovnik te novog dijela Kaznionice u Glini. Svi ostali zatvori, kaznionice, rađene su u vrijeme Austro-Ugarske. Nužno je razmišljati u tom pravcu i nastojati to realizirati. Sada bi trebao biti na redu kolega Radin, nije ovdje pa gubi pravo riječi i na redu je zadnji klub zastupnika, to je HDZ, poštovani kolega Ante Plazonić, izvolite.

Teško je udovoljiti zastupnicima u HS-u. Jedni su zadovoljni time što je ovaj zakon danas na raspravi, jedni baš i nisu, ali ja mislim da je ovo prava mjera i da je dobar trenutak, pogotovo radi toga što upravo ovaj zakon možemo uspoređivati s onim o čemu smo raspravljali jutros, a to je Zakon o elektroničkim komunikacijama. Naime, slušali smo ovdje cijelo jutro napade oko toga kako taj zakon želi derogirati, umanjiti prava hrvatskih građana, oduzeti ustavne slobode, a ovdje unutar ovog zakona vidimo kako Ministarstvo pravosuđa i hrvatska Vlada upravo čini sve da bi popravila status i prava ljudi u hrvatskom zatvorskom sustavu. Ovdje su, dakle dvije važne stvari. Zauzimanje unutar onog zakona o kojem smo jutros govorili, o ljudima koji imaju zadaću štititi zdravlje i živote naših sugrađana, a ovdje tako sustav štiti naše sugrađane koji su se našli u hrvatskom zatvorskom sustavu. Dopustite mi nekoliko ključnih ciljeva ovog Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Jedna od njih je usklađivanje Zakona o izvršavanju kazne zatvora sa drugim zakonima. Naime, ovaj Zakon o izvršavanju kazne zatvora donesen je 1999.g. u sklopu tadašnje sveobuhvatne reforme kaznenog zakonodavstva, a u primjeni je od 1. srpnja 2001.g. Nakon donošenja do danas mijenjan je i dopunjavan 13 puta, a to je jedan od razloga zašto je potrebno pristupiti izradi novog Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Slijedeći cilj je usklađivanje ovog zakona sa konvencijama i standardima na svjetskoj i europskoj razini. Prilikom izrade prijedloga Zakona o izvršavanju kazne zatvora posebnu pozornost je trebalo voditi o najnovijoj praksi u sustavu izvršavanja kazne zatvora na međunarodnoj razini nastale kroz primjenu Konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, revidiranih standardnim minimalnih pravila UN-a o postupanju sa zatvorenicima, revidirana Europska zatvorska pravila, odluku Europskog suda za ljudska prava sa sjedištem u Strasbourgu, pa preporuke i upozorenja Europskog Odbora za sprečavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Zatim nacionalnog preventivnog mehanizma i pučkog pravobranitelja. Jedan od ciljeva je izvršavanje kazne zatvora u RH, poslovi izvršavanja kazne zatvora su poslovi od posebnog interesa za RH, izvršavaju se u posebnim uvjetima i kaznionicama i zatvorima koje su posebne ustrojstvene jedinice uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa. Središnji ured uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa upravlja, osigurava sredstva za rad i nadzire rad ukupno 21 kaznenog tijela u RH, a to su 7 kaznionica i 14 zatvora, 2 odgojna zavoda, Centar za dijagnostiku u Zagrebu i Centar za izobrazbu. U kaznionicama, zatvorima odnosno Centru za dijagnostiku u Zagrebu dnevno se nalazi oko 3500 osoba lišenih slobode, različitih su kategorija, oko 1200 istražnih zatvorenika i zatvorenica, 2200 zatvorenika i zatvorenica i 100 prekršajnih zatvorenika ili zatvorenica, a o njima 24 sata dnevno skrbi oko 2600 državnih službenika i namještenika, od kojih je oko 1600 službenika pravosudne policije koji imaju status ovlaštene službene osobe s posebnim ovlastima u pogledu primjene sredstava prisile i vatrenog oružja. Jedno od mjera i ciljeva je poticanje zapošljavanja mladih ljudi u zatvorskom sustavu izradom prijedloga Zakona o izvršavanju kazne zatvora uz poboljšavanje uvjeta i izdržavanje kazne zatvora i ostvarivanja prava zatvorenika. Cilj je bio i poboljšanje uvjeta rada i poticanje zapošljavanja mladih osoba u zatvorskom sustavu s obzirom na današnju situaciju nedostatak službenika i namještenika, kao i rada u otežanim uvjetima u zatvorskom sustavu. Primjerice izloženost povećanom stresu mogućnosti napada na službenike i članove njihove obitelji, izloženost zaraznim bolestima, noćni rad itd. Zatim imamo povećavanje iznosa otpremnina ovlaštenih službenih osoba. Socijalni partneri u zatvorskom sustavu u RH u mjesecu rujnu 2019.g. organizirali su prosvjed radi poboljšanja uvjeta rada i povećanja materijalnih prava. Prijedlog Zakona o izvršavanju kazne zatvora predviđa povećanje iznosa otpremnina ovlaštenih službenih osoba. Jedan od ciljeva je i unapređenje kvalitete smještaja zatvorenika. U kontekstu zaštite ljudskih prava zatvorenika odnosno osoba lišenih slobode u primjeni Zakona o izvršavanju kazne zatvora kontinuirano se unapređuju ostali čimbenici odlučni za kvalitetu smještaja zatvorenika odnosno općih uvjeta izvršavanja kazne zatvora kao što su važnost postojanja prirodnog danjeg svjetla i dotoka dostatnog svježeg zraka, te higijenskih i sanitarnih uvjeta, kao i kvalitete i opsega zdravstvene skrbi, prehrane, dodira sa vanjskim svijetom i proširivanje spektra svrsishodnih aktivnosti za zatvorenike koji izdržavaju kaznu zatvora u zatvorenim uvjetima usmjerenih prema smanjivanju broja sati koji zatvorenici tijekom dana provode u spavaonicama, te učestalom preispitivanju uspješnosti izvršavanja pojedinačnih programa i izvršavanje kazne zatvora. Prijedlogom Zakona o izvršavanju kazne zatvora predviđa se uvođenje novih tehnologija osobito u dijelu izobrazbe zatvorenika i dodira sa vanjskim svijetom radi pripreme zatvorenika za život na slobodi. Ministarstvo pravosuđa u suradnji sa UNICEF-om provodi pilot projekt video posjeta djece zatvorenika temeljem prava djeteta radi jačanja i unapređivanja obiteljskih odnosa. Nadalje, u suradnji sa udrugama, vanjskim učilištima i u okviru projekata Vlade RH i usmenog resocijalizacije ovisnika provode se osposobljavanja zatvorenika za računalno zanimanje. Ovo je samo jedan dio ciljeva koji hrvatski zatvorski sustav odnosno Ministarstvo pravosuđa provodi prema našim zatvorenicima. Molimo da podržite ovaj zakon. Hvala lijepo. Zahvaljujem i kolegi Plazoniću. Ovim smo stigli do kraja rasprave, zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Ovo je bilo sve za danas nastavljamo sutra u 9 i 30 po predviđenom dnevnom redu.